Opravdu si myslíme, že takový anglický parlament je tak kvalitní proto a funguje tak dlouho, že má kvalitní jednací řád? Demokracie je o sdílení společných hodnot, kdy buďto sdílíme, nebo nesdílíme, a ani zaváděním vyšetřovacích komisí a neustálým zkvalitňováním procesních pravidel pokud ty hodnoty nesdílíme, tak demokracii nezkvalitníme. Vyšetřovací komise, ať už je jakákoliv, závisí na tom, kdo ji zřizuje. Pokud ji zřídí parlament, takováto komise vždy vydá pouze a jenom politické rozhodnutí.

Pomíjím úplně otázku, pokud jde o připuštění jiných osob do těchto komisí, než jsou členové parlamentu, kde bychom ty osoby vlastně našli a jak bychom se shodli na tom, kdo je renomovaný a kdo není. Tak znovu opakuji, i kdyby to byla jenom čistě občanská komise, budeli zřízena parlamentem, bude to vždy komise politická, zřízená politickým orgánem, nikoli justičním, která může přijmout pouze politické stanovisko. A žádná spása pro demokracii od takovéto komise skutečně nehrozí.

To prostě není možné. To je prostě manipulace řízení, nic jiného. Ti, kteří mají přednostní právo, mají přednost před těmi, kteří se hlásili písemně či rukou. A faktická připomínka má přednost i před těmi, kteří mají přednostní právo, a před těmi, kteří se přihlásili písemně, a před těmi, kteří se přihlásili rukou. Kdyby se pan poslanec Blažek domáhal toho, že bude dřív než ti, kteří se přihlásili písemně, tak byste měla pravdu. Pana Blažka jsem poprosila propříště. Prosím, přestaňte na mě halekat. Děkuji. Chcete s přednostní nebo s faktickou ? Faktická pana Kalouska. Já prosím pana poslance Stanjuru, aby paní předsedající nepeskoval. Oni sem přišli z jiného světa. Oni se dohodli s panem prezidentem, že bude všechno jinak.

Žádné příště, já jsem vás právě prosil, abyste to příště už nepoužívala. Prostě platí jednací řád. Pokud nezvládáte řízení, tak to dejte někomu jinému, propříště. Děkuji, paní místopředsedkyně. A to právě ukazuje, proč ty procesní normy jsou potřeba, pane kolegu Blažku prostřednictvím paní místopředsedkyně. Jsem přesvědčen, že bychom tedy měli jaksi skutečně přijmout to, že procesní jednací řád Sněmovny musíme změnit podle vůle ne jenom podle nějaké nahodilé většiny, ale skutečně podle zástupců všech poslaneckých klubů zde zastoupených. Nemyslím si, že to musí být shoda stoprocentní, ale jsem přesvědčen, že bychom měli nalézt shodu na těch pravidlech, která potom budeme dodržovat všichni.

Já pouze poukazuji na to, jak zde bylo hovořeno o vyšetřovací komisi, možná trochu na podporu toho, co říkala paní profesorka Válková, je třeba říci, že podobnou úpravu mají v Německu. A tamější úprava, která je i se zástupci neparlamentního prostředí, je poměrně efektivní a tamější vyšetřovací komise, které byly zřízeny, já si pamatuji pouze dvě, nejsem takový odborník na německou politologii nebo německou politiku, ale vím, že ty výsledky do jisté míry tedy měli. Takže úplně paušálně odsoudit, že v českém prostředí zatím žádných výsledků neměly, ty máločetné, které by byly ustanoveny, to je fakt. Je otázkou, jak jej vymezíme. A samozřejmě jak takové členy vybereme, ty neparlamentní členy.

Já jsem nereagoval na něj, spíš na některá jiná sdělení. Jenom jsem tvrdil, ne že nejsou potřeba procesní pravidla, ale tříhodinová debata odůvodněná tím, že svět tím bude hnedka lepší, pokud budou lepší procesní pravidla, a demokracie kvalitnější, prostě tak tomu není. Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Pak poprosím pana zpravodaje, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru.

A myslím si, že i minulé změny jednacího řádu projednával tento výbor. Děkuji. Dobrý den. Dovolte, abych navrhla také projednání ve výboru kontrolním. Děkuji. Ještě nějaký jiný návrh? Dobrá. Přistoupíme k hlasování o návrhu předsedy Poslanecké sněmovny, který svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji tímto hlasování k tomuto návrhu a ptám se, kdo je pro. Proti? Tímto hlasování končím.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro.